Hezké odpoledne, dámy a pánové. Jenom se přidávám k návrhu pana kolegy Marka Bendy, protože těch slov o veřejné ochránkyni nebo veřejném ochránci práv tady padlo spousta. Bohužel opravdu v současné době je to člověk, který se zastává pouze určité skupiny lidí. Nezastává se lidí, kterých by se zastat opravdu měl. A to nemluvím o těch provokacích, které byly a které považuji za zcela skandální. Proto se za klub Úsvit přikláníme k návrhu pana kolegy Bendy na zamítnutí. Nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu.

K tomu, co říkala paní poslankyně Hnyková.

Takže takto odůvodněné návrhy, to odůvodnění přinejmenším kulhá. K návrhům se vyjadřovat nebudu.

A k vystoupení pana poslance Bendy můžu pouze zkonstatovat, že je samozřejmě legitimní názor, že vůbec nemá existovat instituce ombudsmana, což je, jestli se nepletu, názor, který on zastával od začátku, a zřejmě i většina Občanské demokratické strany.

Nyní tedy přistoupíme k podrobné rozpravě. Eviduji několik přihlášek. První vystoupí paní poslankyně Hnyková, připraví se pan poslanec Pleticha.

Vážené dámy a vážení pánové. Já nevím, kde žijete vy, ale myslím si, že žijete ve středověku a že mezi prostý lid vůbec nechodíte. Protože kdybyste mezi něj přišel, tak byste uslyšel spoustu kritiky na paní ombudsmanku. Takže prosím, sejděte ze svého ministerstva, přijďte mezi prostý lid a uvidíte, co o vás a o paní Šabatové říkají!

Děkuji vám za pozornost. Jenom pro pořádek, není třeba tak křičet. Nyní vystoupí v podrobné rozpravě pan zpravodaj Pleticha, připraví se pan poslanec Soukup. Prosím.

Nyní tedy pan poslanec Soukup a připraví se paní poslankyně Maxová.

Nyní tedy paní poslankyně Maxová a připraví se paní poslankyně Adamová. Prosím.

Děkuji. Požádám paní poslankyni Adamovou v podrobné rozpravě. Prosím. Děkuji za slovo. Já bych se také chtěla přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům.

Děkuji. Eviduji ještě přihlášku pana poslance Bendy do podrobné rozpravy.

Omlouvám se. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. I zde se táži, zda pan navrhovatel nebo pan zpravodaj chce závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě vám děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu.